Chci jasně říci, že my chápeme roli státu jako státu, který má skutečně hledat všechna řešení, jak daně vybírat, ale nemůže tuto svou roli přenášet na podnikatele a živnostníky, a to ještě za jejich vlastní peníze, jak se tomu děje v případě elektronické evidence tržeb. A nepřesvědčil mě v tom svém úvodním vystoupení pan ministr financí, když říkal, že elektronická evidence tržeb narovnává prostředí a není diskriminačně zaměřena na drobné podnikatele a živnostníky. Já nevím, jestli jde tak snadno zpochybnit údaje, podle kterých jenom nepatrná část předpokládaných daňových úniků, tedy těch 7 %, jde na vrub živnostníků a podnikatelů, a přesto Ministerstvo financí právě na tuto skupinu zaměřuje svoje hlavní úsilí. Myslím, že mnohem pravděpodobnější výklad bude ten, který jsem tady nabídl já, a to je, že to zaměření na drobné živnostníky a podnikatele je právě proto, že jim vládní koalice nevěří, má je za podezřelé a snaží se jejich podnikání ztížit. Dámy a pánové, ze všeho toho, co jsem říkal, je asi zřejmý názor Občanské demokratické strany, to je to, že Sobotkova vláda svými opatřeními, a to i elektronickou evidencí tržeb, destruuje přirozené ekonomické a společenské procesy a hodnoty, na kterých tato společnost funguje 20 let, a my se obáváme, pokud to nezastavíme, pokud tomu nezabráníme a pokud tomu nezabráníme v takových věcech, jako je elektronická evidence tržeb, že náklady tady těch plošných evidenčních, restrikčních a kontrolních experimentů Sobotkovy a Babišovy vlády poneseme v budoucnosti v případě jejich úspěšného prosazení všichni.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Fialovi. Pardon, ještě je tu jedna faktická poznámka. Pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Především mi dovolte, abych vám popřál vše dobré v roce 2016.

Prostě už se tady scházíme kvůli tomu poněkolikáté, já tento pocit prostě chci vyvrátit. Chci říct toto: Je naprosto legitimní, že opozice vyjadřuje nesouhlas, že prostě s tím nesouhlasí, že v tom hledá problémy, že vznáší pozměňovací návrhy, nicméně pokud se tady odvoláváme na parlamentní demokracii, tak jediný relevantní postup je dát o tom hlasovat, protože všichni, kteří jsme tady, jsme byli zvoleni nějakým mandátem a my jsme oprávněni tento mandát plnit a plnit politickou vůli voličů. A jediným způsobem, jak můžeme zjistit, jestli Sněmovna s tím zákonem souhlasí, nebo nesouhlasí, je dát to odhlasovat.

Ať Sněmovna projeví svoji vůli a respektuje tak vůli občanů, kteří nás sem zvolili, ať už jsme z opozice, nebo z koalice. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já panu předsedovi Fialovi rozumím, prostřednictvím pana předsedajícího. S preferencí 5 %.

Já si myslím, že těch nepoctivých.

Navážu na oba. Prosím vás, tohle je jednací řád zastupitelstva Městské části Praha 2, kde je starostkou paní Černochová. Tady v tomto jednacím řádu jsou stanovena stejná pravidla pro všechny. Každý zastupitel, ať je koaliční, nebo opoziční, má stejná práva. Není tady žádný nadzastupitel, jak tady máme nadposlance. Já jsem se stal také zastupitelem. Ano, s tím souhlasím.

Děkuju. Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo.

Ale stejně tak je nevkusné a pro mě urážlivé, abyste si dovolil říct, že já hájím někoho nepoctivého. Vy můžete nesouhlasit s mými politickými názory, na to máte právo, ale toto říct, na to právo nemáte.

Děkuji panu předsedovi a nyní řádně přihlášený s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak nejdřív nad rámec toho, co jsem si připravil, krátká reakce. Jako dlouholetý člen zastupitelstva města Opavy musím říct, že v zákoně o obcích je právo poslance vystoupit kdykoliv na zastupitelstvu. Nikdo nenavrhl, ani vy, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana místopředsedy, aby toto právo, které mají všichni poslanci vůči komunálním politikům, bylo zrušeno. Tak si to spočtěme, kolik přednostních práv má vládní koalice, kolik přednostních práv má opozice. My máme dvě, kolegové z TOP 09 mají tři, komunisté mají dva a z Úsvitu je to jeden. To je všechno.

To jenom na okraj toho vystoupení. Já se budu na rozdíl od vás snažit argumentovat věcně, nepouštět se do osobních útoků a nikoho neurážet. Nejdříve se musím vrátit k tomu, co se v této Poslanecké sněmovně stalo v pátek 11. prosince, kdy se vládní většina pod taktovkou hnutí, jehož členem je pan poslanec Hájek, rozhodla, jmenovitě to bylo v režii a pod taktovkou pana Faltýnka a paní Jermanové, vědomě flagrantně porušit zákon, jednací řád, práva demokratické opozice, ale také obyčejnou lidskou slušnost, brát slovo někomu, který mluví k věci. Na druhé straně, možná překvapivě, vám za to chci poděkovat.